Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající.

To znamená, on se snaží velice komplexně všechno vyřešit, aniž pro to jsou dány všechny předpoklady. A stejně tak my jsme chtěli vyřešit všechno, ale ve skutečnosti naším přáním bylo docela primitivní, abychom vyřešili ten největší problém.

Jenomže se deset roků starala o naše tři děti a devět roků se starala o svoje rodiče.

A to je ten důvod, proč si myslím, že bychom se tímto měli zabývat, protože i tady máme přece možnost neřešit 23 úřadů, ale říct si, že jsou tady, a já teď řeknu sám za sebe, dva nebo tři, které jsou, na kterých bychom se mohli shodnout a kterým bychom částečnou decentralizaci mohli provést.

A teď proč říkám, že budu navazovat na svého předřečníka kolegu Klause, a to z toho prostého důvodu, že tady přece k něčemu významnému došlo. Došlo totiž ke vzniku krajů. Budou teď za rok krajské volby, a přesto se v této fázi ještě ty kraje nepodařilo dostat do té podoby, do které se slibovalo na začátku před těmi 19 lety. To znamená, tehdy se mluvilo o tom, že ty kraje na sebe převezmou právě část těchto úloh, o kterých se tady mluví v souvislosti s tímto zákonem. Vidím před sebou prostřednictvím předsedajícího hejtmana velkého kraje Moravskoslezského, tamhle vpravo vidím svého kolegu na začátku, když kraje začínaly, kolegu Zahradníka. A chci říct, že se změnilo, a změnilo se hodně. Zazněla tady například dopravní infrastruktura druhých a třetích tříd.

Že tedy výrazným způsobem tenhle systém zlepšily, a samozřejmě že to má i dopad na určitou zaměstnanost a na určitou strukturu v těch krajích. Ano, je velký rozdíl, jestli ten kraj je velký, nebo malý. Ale já si troufnu říct, že jedna z věcí, která zde zazněla na začátku, byla, že velice důležitý je školský systém. A tady si prosím vás řekněme, jak ten školský systém v tuto chvíli funguje, a ten funguje o tom, že to není o vysokých školách, těch máme dost. Já bych řekl, že skoro každé větší město má vysokou školu. Nevím přesné číslo, ale vím, že je jich víc než 70, vysokých škol, které máme. Kraje mají na starosti jakoby to střední školství a dá se říct napolo ten vyšší stupeň a obce, zvláště velká města, se starají o základní školství. Ta provázanost tady do velké míry chybí a jedna z těch významných věcí, o kterých se právě mluví v rámci krajů, je, že tady máme 14 druhů školství, a to bez jakékoliv nadsázky, a to tak, že skutečně řada žáků má problém, když přejde z kraje do kraje, aby v některých předmětech obstála. Ale to je chyba od začátku, odshora. A my tady ani nemusíme přijímat nějaké opatření. To jde i prostřednictvím Ministerstva školství, a tady bychom mohli už té kapacity krajů velkým způsobem využít, kdybychom jim svěřili část těch pravomocí, které má třeba Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

A tak já jenom říkám prosím vás, každý krok stojí za to.

Není.

Tam, kde to má skutečně hluboký význam a hlubokou logiku, tak je dobře, abychom využili této předlohy a zkusili ji podpořit. Já tedy na závěr říkám prosím vás, zkusme si říct, že budeme dělat i malé krůčky, že nebudeme dělat ty veliké systémové věci, na které se chystáme v rámci krajů 19 let, a ještě jsme reformu školství, tak jak byla nastavena kdysi na začátku, nedotáhli. To znamená, zkusme alespoň trochu a ono to třeba něčemu prospěje. Děkuji vám za pozornost. A jinak za sebe říkám, že zcela určitě nebudu pro zamítnutí a že se těším na to, že bychom debatovali o konkrétních místech, na kterých bychom se mohli shodnout.

Děkuji za slovo. Snad nebudu nějak prodlužovat tuto diskusi, nicméně pane kolego Juránku prostřednictvím pana předsedajícího, já bych byl zas pro to některé věci krajům sebrat. A je to vliv na záchrannou službu.

Děkuji za slovo.

No tak s tím já zásadně nesouhlasím, pane kolego! A myslím, že řekněte to v krajích! Evropsky, možná celosvětově.